Děkuji vám. Návrh byl přijat. Zařadili jsme tento bod do pořadu schůze.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat, takže nebude zařazen do schůze.

Jako bod 3, pardon, omlouvám se.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Znamená to, že schůze bude mít tři body, a jako první budeme tedy...

Kdo je proti? Děkuji vám.

Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Rozumím tomu. Takže vyhovíme žádosti klubu sociální demokracie na pětiminutovou přestávku, než se paní ministryně dostaví.